Já bych chtěl za prvé zdůraznit, že řadu věcí, které zde zmiňovala paní předsedkyně výboru Dostálová, je pravdou.

Materiál neprošel mezirezortním připomínkovým řízením ani LRV. On to není ten návrh zákona věcný, který předkládáme. Je to návrh zákona pouze změnový, který odkládá jednu část zákona na období pozdější, aby toto bylo nahrazeno právě onou věcnou novelou. Dokonce bych v tuto chvíli odmítl i argument, že to může způsobit právní nejistotu. Nejsem přesvědčen, že tomu tak je, i když jsem tento názor viděl ve veřejném prostoru nejen od paní Dostálové. Prostě pro vyhrazené stavby se použije nový zákon a pro ostatní stavby pojede zákon starý.

Zmínil bych třeba všemi oblíbený a milovaný zákon o EET, který také nabíhal pro segmenty, pro různé skupiny podnikatelů v různých termínech. A nemyslím si, že by v danou chvíli někdo shledával jakousi protiústavnost toho, že se jednotlivé věci dějí v nějakých časových úsecích. Rozumím argumentu, který se opakuje stále dokola, a to je ta judikace podjatosti.

Dokonce bych si dovolil teď oponovat pro změnu velmi výrazně. Nevím, s jakými organizacemi chránícími veřejné zájmy zejména v oblasti životního prostředí paní ministryně tu debatu vedla, ale já jsem se setkával jak se zástupci Zeleného kruhu a s dalšími a vnímali původní znění zákona jako výrazné omezení ochrany veřejného zájmu v této oblasti. Na druhou stranu vznik jednotného environmentálního stanoviska, kterým bude zákon, který má jít souběžně s věcnou novelou stavebního zákona, tyto organizace vítají. Naopak to vnímají jako posílení veřejných zájmů. Chtěl jsem reagovat na další věc, která je velmi zajímavá. Mně se to číslo dostává v různých formách od různých lidí se snahou argumentovat jednotlivé fenomény stavebního řízení, a to je to číslo 157, které dle Doing Business umísťuje Českou republiku do jakéhosi řekněme nemilého pořadí v rámci povolování stavebního řízení a rychlosti stavebního řízení.

Tak já jsem i pomocí odborníků na Ministerstvu pro místní rozvoj, který na rozdíl od toho prvního zákona z pera ministerstva skutečně píší a nekupujeme si ho od Hospodářské komory, tak jsme se dívali na dekompozici stavebních řízení v jednotlivých zemích. Někde Finsko, severské země plně digitalizováno. Plně digitalizováno! Země, které jsou spolkové, mají vlastní stavební pravidla. Ve většině zemí, nebo třeba i v sousedním Slovensku, je zaimplementována role regulačních plánů, které upřesňují, jakým způsobem se má stavět v území.

A naší ambicí je potom, co změníme institucionální změnu, se na to zaměřit v druhé polovině volebního období, tedy po předsednictví České republiky Evropské unii. Mám tady spoustu poznámek. V podstatě spousta věcí, které tady paní ministryně zmínila, v tom zákoně jsou, nicméně se jenom nebudou aplikovat v tomto roce dvanáct kopií projektové dokumentace, lhůty, apelační princip odvolání, obsahové zjednodušení, z toho fakticky nic neměníme, věcná novela stavebního zákona toto všechno zachovává. A je možná i tady na té Sněmovně, jak rychle se popasujeme potom s věcnou novelou, aby začala platit co nejrychleji.

A samozřejmě naší společnou ambicí je stavební řízení zrychlit. Černé stavby a jejich odstraňování, ty vyřešíme. Financovat to bude muset stát, na tom se nic nemění. Dotační program není úplně dobrý příklad.

Celý proces spočívá spíše v tom, kdo zaplatí to odstranění.

Plánovací smlouvy, které tady zmínila paní Dostálová, zůstanou zachovány. Podporujeme je, nechceme, aby do nich sahat ani v této novele. Nejde v nich ale pouze o příspěvky samosprávám. Navíc je možné již podle současného stavebního zákona z roku 2006 tyto využívat. Reforma územního plánování tady s vámi souhlasím zcela. Je potřeba se na ni podívat, ale ne v tomto časovém horizontu. A my jsme se i v debatě s městy snažili některým požadavkům iniciativ velkých měst vyhovět, pravděpodobně možná ještě v o krok větší míře, než se nakonec stalo ve vládní novele. Obavy, že tato novela zneplatní staré územní plány, které byly prodlouženy tato novela odkládá nabytí účinnosti ustanovení, které dosud účinnosti nenabyla. Pokud už účinnost nabyla, jako právě prodloužení územních plánů, pak tahleta novela na ně nemá vliv, protože nelze odložit něco, co už se stalo.